Děkuji a na průběh debaty chce faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Munzar. Prosím, pane poslanče. Já nebudu reagovat na invektivy pana poslance Dolínka vaším prostřednictvím, mě nevyprovokuje. Jenom mu připomenu, a možná tady nebyl ve druhém čtení, já jsem tady o tom hovořil, že teď je velmi módní například kritizovat privatizaci bytového fondu. Jenomže ti, co to kritizují, tak zapomínají, v jakém stavu byla naše města a obce po 40 letech komunismu. Zapomněli na to, že právě privatizací vznikl vůbec trh s byty, který do té doby neexistoval. Vzniklo soukromé vlastnictví.

A zapomínáte na to, že díky privatizaci bytového fondu, díky tomu, že ti lidé se začali starat o svůj majetek, že jim to přestalo být jedno, se zvedla úroveň našich měst.

Takže prosím, zapomeňme na invektivy a pojďme se věnovat skutečné podpoře bydlení pro všechny občany včetně střední třídy.

Děkuji.

Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Dolínek.

Bydlení, které je pro všechny a dostupné všem. Děkuji. Další je na řadě pan poslanec Martínek. Vážené dámy, vážení pánové, rád bych řekl, že jsem rád, že tady dnes projednáváme tento zákon, a věřím, že bude schválen.

Doufám, že vláda má promyšlené financování země, když chce zadlužovat zemi rychlostí 500 mld. ročně, tedy zhruba 50 tis. korun každého občana. Dluhy bude nutné z něčeho splácet a nerad bych, aby se daňová zátěž přesouvala na běžné občany. S ohledem na rozpočtovou odpovědnost předkládám návrh, podle kterého by daň nadále platili občané třetích zemí mimo Evropskou unii bez povinností a práv občanů EU, kteří nemají ani trvalý pobyt v České republice, a tak nepřispívají jinak veřejným financím, a právnické osoby, které i nadále nepřijdou o možnost odečítat náklady na hypoteční úvěr z nákladů. Přijetí tohoto návrhu by zachovalo příjem zhruba ve výši 3 mld. korun. U diskutovaných odpočtů úroků z hypoték je nutné podotknout, že je lze využít pouze na jednu hypotéku nemovitosti, ve které musí daný člověk bydlet, na rozdíl od právnických osob, které omezení uznání nákladů úvěrů nemají, a dostanou se tak nyní firmy do výhody oproti běžným občanům. Ti, co budou chtít náklady úvěru uplatňovat, to budou opět obcházet přes právnické osoby. Každopádně jsem rád, že tento návrh zde je, věřím, že podpoří vlastnické bydlení, a jako Piráti ho podpoříme. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dobrý den, děkuji, pane předsedající, za slovo. Ve druhém čtení už bylo toho hodně řečeno.

Mohli jsme to omezit aspoň nějakou částkou, kterou navrhujeme my v našich pozměňovacích návrzích. Je mi líto všech opozičních poslanců, kteří se okamžitě zapojili do práce a vytvořili spoustu dobrých pozměňovacích návrhů, které, jak říkám, podpoříme tentokrát úplně všechny.

Děkuji.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní ministryně, dovolte mi, abych úvodem řekl jednu věc. Jsme ve třetím čtení a je asi nešťastné v tomto třetím čtení vést diskusi, která patří do druhého čtení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid v sále! jako že tady tímto návrhem vyřešíme otázku bydlení. Ale my dlouho tady voláme po tom, že je tady nedostatek bydlení. Že se prostě byty nestavějí, že jsou blokovány uměle, administrativně možnosti výstavby a že bytový fond, který tady byl, a jak tady zaznělo, po 30 letech prý zdevastovaný, ale většina občanů České republiky bydlí a bydlela v družstevním bydlení, bydlela v nájemním, obecním bydlení.

Fungují tam samosprávy a hlavně fungují tam i sociální byty za nízké regulované nájemné.